Pro některé je to důležité vzhledem k nepříznivé ekonomické situaci rodiny, pro jiné z důvodu obavy o ztrátu zaměstnání, pro další z důvodu budování kariéry, případně obav o vývoj v oblasti, který je předejde. V žádném případě nezpochybňuji potřebu těchto rodičů do práce jít. Ale v době, kdy je dítěti pouze půl roku, je to opravdu brzy. Vláda by se měla zaměřit na takovou podporu, aby kvůli mateřství rodina nestrádala a nepropadala se do nebo pod hranici chudoby, aby se potřebné péči o malé dítě mohla věnovat. Přitom znovu zdůrazňuji, že zapojení žen do pracovního procesu považujeme za velmi důležité. Slaďování rodinného a pracovního života je významné téma, kterému je nutno věnovat stálou pozornost z důvodu ekonomického zajištění, ale také proto, aby žena neztratila kontakt s pracovním prostředím a se změnami, k nimž v profesní oblasti dochází, aby se měla kam vrátit, seberealizovat se, uplatnit své vzdělání, znalosti a dovednosti a zároveň aby měla možnost pečovat o své dítě. Problém, kdy žena vypadne z pracovního procesu, se odráží mimo jiné i v následném platovém ohodnocení, v pozdějším věku pak ve výměře důchodu, který je podle statistik mnohem nižší než u mužů, ale má v sobě i další problémy, jichž je v souvislosti s mateřstvím celá řada. Vláda se proto musí zaměřit v prvé řadě na prevenci, na to, aby se rodiny nedostávaly do situace, kdy se musí zadlužovat, jen aby zaplatily nájem, pomůcky do školy, zájmovou činnost, školní obědy či prázdniny. A to považuji v činnosti vlády za nedostatečné. Za důležité také považuji to, aby byl posílen princip solidarity, který byl za Nečasovy vlády výrazně ponížen. Nejde jen o problematiku, kterou právě probíráme, ale také například o daňové zákony, konkrétně o progresivní zdanění. Pokud jde o zrušení omezení pro nevýdělečně činné občany, jako jsou například studenti, OSVČ, nezaměstnaní, neplatící si sociální pojištění, nebo ti, kdo mají denní vyměřovací základ malý či minimální, myslím si, že ano, tento návrh pomůže v dané době pobírání rodičovského příspěvku, ale je nutno zabývat se i následnou dobou, co bude potom, aby po rychlejším vyčerpání příspěvku nenastal propad do hmotné nouze.

Děkuji paní poslankyni Martě Semelové.

Dobrý den, pane předsedající.

Novela se týká úprav v oblasti jedné dávky státní sociální podpory, a to rodičovského příspěvku. Deklarovaným cílem je maximálně flexibilní dávka přizpůsobená situaci rodiny. Chtěla bych říci, že ani jedno z opatření nemůže žádným způsobem pozitivně přispět ke sladění pracovního a rodinného života, protože rodičovský příspěvek není překážkou slaďování. Novela umožní rychleji vyčerpat rodičovský příspěvek a nárok na rodičovský příspěvek budou mít i rodiče, jejichž nemluvňata budou celý den v jeslích. To není opatření na podporu rodin. Stručné představení rodičovského příspěvku dle současné úpravy. Rodičovský příspěvek není totéž jako rodičovská dovolená. Dávka státní sociální podpory není navázána na čerpání rodičovské dovolené u zaměstnavatele. A kdo čerpá rodičovský příspěvek, nemusí být ani dnes uvázán u dítěte doma bez možnosti realizovat se v zaměstnání.

To je vlastně i situace, kdy dochází neustále k dalšímu a dalšímu rozvolňování podmínek pro pobírání rodičovského příspěvku. O dítě, na které rodič pobírá rodičovský příspěvek, se může starat pobírající rodič osobně, zajistit péči jinou fyzickou osobou, může to být druhý rodič, ale také dnes i babička nebo chůva, nebo dítě může navštěvovat kolektivní zařízení, jak jsem řekla, u dětí mladších let pouze na 40 hodin v měsíci do dvou let. Nad dva roky se docházka nesleduje. Rodičovský příspěvek může pobírat kterýkoli z rodičů a mohou se také v čerpání vystřídat. Celková částka rodičovského příspěvku je 220 tisíc korun a existují různé varianty, výše, rychlost čerpání, které se odvíjejí od peněžité pomoci v mateřství, resp. od denního vyměřovacího základu kteréhokoli z rodičů, který si vyberou, který je pro ně výhodnější.

A je tam další a další, nebudu už všechny podrobnosti číst. Hlavní body této novely: Za prvé zrušení horní hranice výše rodičovského příspěvku, která je v dnešní době 11 500. Za druhé osoby bez denního vyměřovacího základu by mohly čerpat až do výše 7 600. Za třetí úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolního zařízení pro nárok na dávku. A za čtvrté neposkytovat rodičovský příspěvek pěstounům na přechodnou dobu. K té první části.

U těchto lze předpokládat, že využijí zrušení horního limitu. Tato možnost zde prostě je a bude. Zde nemáme striktně negativní náhled. Osoby bez denního vyměřovacího základu budou moci vyčerpat rodičovský příspěvek dříve, to znamená do tří let, ne až do těch čtyř, jak to bylo dříve, nebo jak je to v současnosti.

Za třetí a toto považuji za velmi důležité upozornění: Nárok na rodičovský příspěvek bude mít každý, komu se narodí dítě a má je v péči, tedy dítě není v péči kolektivního zařízení. Jedná se o individuální péči o dítě. Je to takové dá se říci v uvozovkách vyšší porodné na splátky na 6 až 36 splátek. Úplně se ztratil původní smysl rodičovského příspěvku ocenit osobní péči rodičů o děti. Roční dítě může být celé dny v jeslích, rodič v zaměstnání vydělávat, kolik chce, a za půl roku má celý rodičovský příspěvek doma. Tento konkrétní bod a to se liší od toho prvního, jak jsem říkala, že pokud má dítě zajištěnu individuální péči do dvou let, tak nemáme námitek tento konkrétní bod znamená úplnou rezignaci na odměnění osobní péče rodiče o dítě a deklaruje, že je pro batolata stejně dobré, když se jim věnuje maminka, jako když jsou osm hodin denně v kolektivním zařízení. Za TOP 09 mohu říci, že postoj máme kategoricky negativní.

Za sebe bych se přimlouvala za tři roky. Když už se stalo, že docházka dětí do kolektivního zařízení se nesleduje nad dva roky, tak je to opravdu, doufejme, ta poslední hranice, kterou se sociální demokracie bude pokoušet zbořit.